Naším společným zájmem musí být, aby ten zákon byl dobrý.

Myslím, že to je vstřícný krok vůči zaměstnavatelům.

Současně slyšíme oprávněné stesky jiných zaměstnavatelů, kteří ani v této době nejsou schopni sehnat nové pracovníky, protože mají zakázky, ale bohužel nemají dostatek pracovních sil.

O případných výhodách či nevýhodách tohoto návrhu se určitě můžeme bavit v rámci obecné rozpravy v prvém čtení, nicméně si myslím, že jak živnostníci, tak malé firmy si zaslouží, abychom o tom hlasovali a rozhodli.

Děkuji za podporu obou těchto návrhů. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo, hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já mám tři věci.

Čeká na výsledek testu, kterému se dnes podrobila.

Bohužel to zkomplikovalo i některé věci, které ona předkládá, ale věřím, že toto všichni, ctění kolegové a kolegyně, pochopíte. Potom druhá věc.

Poslední věc.

My jsme zjistili po konzultaci s odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí, že dlouhodobé ošetřovné, to znamená institut, který jsme přijali stejně jako otcovskou před dvěma lety, má v praxi ještě drobná úskalí.

Doba hospitalizace se zkracuje a ne vždycky je rodina schopna říci, zda je dlouhodobé ošetřování schopna zajistit vlastními silami, nebo ne.